Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji. Výsledek přijato. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést krátkou zpravodajskou zprávu, jelikož vše podstatné již uvedl pan ministr. Tento tisk se zaobírá středně rozsáhlou implementací předpisů Evropské unie, především z takzvaného balíčku mobility. Návrh upravuje a zpřesňuje problematiku řidičů, výkon povolání řidiče, přestávky, objednávání přeprav, možnost výjimek v době mimořádného stavu. Aplikuje podmínky pro přestávky na nově definovaná velká vozidla 2,5 až 3,5 tuny, řeší zvláštní pravidla pro řidiče dopravců ze třetích zemí, řeší přísnější a více sjednocená pravidla kontroly týdenní pracovní doby, délky směny. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám tímto obecnou rozpravu.

Já si dovolím ještě jeden velmi stručný požadavek, prosbu.

Proto si dovoluji navrhnout a požádat vás o podporu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Děkuji. Já si jenom dovolím jako zpravodajka podpořit tento návrh pana ministra na zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji.

Nikoliv. Tímto tedy končím obecnou rozpravu. Táži se, jestli je zájem navrhovatele nebo zpravodajky vystoupit? Budeme tedy pokračovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu.

Nevidím zde žádný jiný návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy, jestli má někdo ještě návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Tímto ukončuji tento bod. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

Zahajuji další bod, a to je

Pane ministře, máte slovo.

Návrhy novely zákona o ekologickém zemědělství v rámci adaptace na výše uvedené předpisy Evropské unie jsou: zavádí elektronickou databázi ekologicky chovaných zvířat; upřesňuje okruh subjektů majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství; rovněž v rámci snížení administrativní zátěže prodlužuje délku platnosti certifikátu bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol na dva roky;

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe.